Kdo je proti?

Také tento návrh byl zamítnut.

Prosím. Já chci jen krátce.

My se musíme vrátit k faktickým poznámkám, jak jsou řádně přihlášeni řečníci.

Opět? Ne, to není možné, tady jsou přihlášení další s faktickými, není možné, pouze jeden z přihlášených. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Obecně princip vznik nové agentury, která má na starosti něco, co se dá řešit jiným způsobem, a ne že se tady zase budou vytvářet nějaké pozice pro někoho.

To jsou dva základní body, dva základní dvojí metry, které vy máte. Jste přísnější k ostatním a sami k sobě jste benevolentní.

Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji, paní předsedající.

Dovolte mi zareagovat na pana ministra pro místní rozvoj o transparentním výběrovém řízení. Tak si řekněme, jak je to ve skutečnosti. Takže 13. října řekl pan ministr pro místní rozvoj, že vypíše transparentní výběrové řízení.

To je moje otázka. Je to transparentní, je to dostatečná doba?